Vedení obce by vlastně bylo určitým způsobem zodpovědné za koordinaci, to znamená, že sežene alespoň těch 30 % obyvatel, kteří dnes nejsou připojeni na nějaký stokový systém, což v některých případech mohou být jednotky obyvatel, v některých případech třeba desítky obyvatel. Hlavně je to pro menší obce, nebo pro části obcí.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za odpověď. Ledacos se vyjasnilo. Určitě jste se Svazem měst a obcí nebo s obcemi projednávali... Teď řeknu konkrétní případ.

Takže z části obce. Děkuji. Nyní tedy požádám o interpelaci pana poslance Karamazova a připraví se pan poslanec Karel Rais.

Ta podle stávající úpravy činí 500 hektarů. Toto číslo, troufám si říci, má své logické odůvodnění.

Jedině tehdy, kdy mají myslivci na dotčeném území sledovat chování týchž jedinců zvěře, mohou také posoudit, jaké konkrétní dopady jejich činnost má. Chci se vás proto v této souvislosti zeptat, zda v případě připravovaného nového zákona o myslivosti bude vaše ministerstvo i nadále požadovat minimální výměru honiteb o rozloze 500 hektarů. Osobně se domnívám, že jakékoli nižší číslo by pouze způsobilo, že zvěř bude natolik migrovat mezi sousedními honitbami, že jakákoli dlouhodobější péče o ni bude naprosto vyloučena. Takový stav by byl samozřejmě dlouhodobě neudržitelný. Děkuji za odpověď. Odpověď vám bude doručena písemně.

Mezitím jsem četl řadu velmi optimistických informací.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, všechny čtyři součásti informačního systému jsou již funkční a informační systém jako celek plní informační a kontrolní funkce podle zákona. Zákonná míra je tedy splněna.

Takže na tom pracujeme. A vlastně každý týden už bychom se měli ještě posunout.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

Prosím, pane vicepremiére.

Ale chtěli bychom to do konce roku.